Děkuji a poprosím pana premiéra o reakci. Děkuji. My si uděláme jasný přehled o tom, jak letos proběhlo čerpání investičních finančních prostředků v jednotlivých rezortech. Já si myslím, že by to měla být veřejná a docela transparentní debata, která by měla být absolvována, a myslím si, že jak ve vládě, tak i možná na půdě Poslanecké sněmovny, aby bylo zřejmé, kde stát nemá schopnost vyčerpat příslušné investiční programy. A myslím si, že bychom měli mít odvahu ty peníze přesouvat mezi kapitolami i v průběhu rozpočtového roku. Dám dva naprosto konkrétní příklady. Máme tady investiční programy, kde je poměrně velký převis poptávky. Jsou to programy, které se týkají třeba posílení kapacit mateřských nebo základních škol v kompetenci obcí, kam jsou poskytovány dotace ze strany třeba Ministerstva školství nebo Ministerstva financí. Máme tady převis poptávky u investičního programu, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, který se týká třeba domů pro seniory. Tam víme, že jsou připravené projekty a je tam převis poptávky nad prostředky, které příslušné rezorty měly rozpočtovány. To znamená, pokud se ukáže, že v těchto programech je rychlejší čerpání, pak si myslím, že bychom v jejich prospěch měli přesunout finanční zdroje i v průběhu rozpočtového roku tak, aby se zajistilo plynulejší čerpání investic ze státního rozpočtu. A druhá věc.

Děkuji, pane premiére. Poprosím prvního vylosovaného v pořadí a tím je pan poslanec Petr Bendl, aby přednesl svoji interpelaci na omluvenou ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. To je prostě o ničem, protože tady dneska zase skoro žádný z ministrů není. Já jsem chtěl interpelovat paní ministryni ve věci povinnosti, nebo zaváděné povinnosti obcí zajistit sociální bydlení, tak jsem chtěl vědět, jak to v praxi bude vypadat. Ale paní ministryně tady není, takže si tu interpelaci nechám na příště. Děkuji. Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Zdeněk Soukup, připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Pan poslanec Soukup bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance. Dámy a pánové, jsem v pokušení udělat něco podobného jako kolega Bendl, nicméně on by proti řekl bych pravidlům hry mohl mně odpovědět na tyto otázky ministr Pelikán, jestli bude ochoten. Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Ninu Novákovou, aby přednesla svoji interpelaci na také omluvenou paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Taktéž se obracím k nepřítomné paní ministryni, ale přece jenom jsem se rozhodla, že to řeknu.

Proto mě znepokojuje, že sílí pohled na rodinu jako na sociální problém, a tomuto pohledu odpovídají také metody, které uplatňuje vaše ministerstvo.

Máme v zahraničí dobré příklady, například v Německu nebo v Rakousku.

To by byla opravdu věc, která by nebyla drahá a byla by to investice, která by se vyplatila. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, ve středních Čechách, ale i v Praze se několik posledních dní hovoří o návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.

Důvod, proč vzbudila tolik pozornosti, spočívá v tom, že se dramatickým způsobem zmenšuje oblast touto vyhláškou vymezená. Pro účely hodnocení a snižování hluku se počítá jen s oblastmi vnitřní Prahy, okrajové části Prahy a přiléhající části Středočeského kraje, se kterými dosavadní vyhláška počítala, mají být z hlukového mapování nově vyškrtnuty. Pochopitelně vznikají obavy nejen na straně dotčených městských částí, ale i středočeských obcí a měst, které tento zvrat nechápou. A přestože jsem si návrh vyhlášky přečetla, ani mně není ta zásadní proměna úpravy, kterou MMR navrhuje, příliš jasná, resp. z pohledu dotčených samospráv a jejich obyvatel bez podrobnějšího zdůvodnění přijatelná. Vážená paní ministryně, prosím vás proto o vysvětlení této významné koncepční změny právní úpravy, pokud možno vysvětlení polopatické, ideálně spolu s objasněním, proč by se občané Prahy a Středočeského kraje této změny neměli bát. Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď.

Paragraf 81a zmocňuje Ministerstvo pro místní rozvoj k vydání této vyhlášky, do které byla transponována i směrnice Evropského parlamentu a Rady o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Důvody a cíle. První. Jednak je to prováděcí vyhláška k danému zákonu. Tento zákon, jeho novelu, schválila tato Poslanecká sněmovna a v každém případě se tato vyhláška zabývá tím, že v roce 2011 probíhalo sčítání lidu a musí být aktualizována.

Takže to je jeden z dalších důvodů, které zde zmíním. To je v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, který za aglomeraci považuje urbanizované městské území, ve kterém žije více než 100 tisíc obyvatel. A teď doufám, že jsem částečně s úsměvem říkám polopaticky reagovala na dotaz paní poslankyně proč.